Do rozpravy je jako první s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Sněmovny Okamura. Prosím, máte slovo.

Takže podpoříme i toto navýšení důchodů. Ale řekněme si na rovinu, že návrhy, které tady řešíme, včetně dnes vráceného zákona, ve skutečnosti trpí strašnou nesystémovostí a nespravedlností. V našem případě vládní návrh přidával jen občanům starším 85 let, a byť už poněkolikáté, fakticky přidává paušální částku a stále se motáme v kruhu a navyšujeme ze zákona procentuálně. Vláda to komentuje tím, že relativně se posílí více příjmy poživatelů nízkých důchodů a sníží se poněkud relativní rozdíly mezi důchody osob s různými předdůchodovými příjmy. Na to upozorňujeme léta. Ale léta také dokola opakujeme, že řešení je valorizovat o pevné částky a podle toho změnit i principy valorizace, tedy tak, aby valorizace neznamenalo to co dnes. To je přeci absurdní.

Opět platí to samé.

Znova prosím, vážené kolegyně a kolegové, myslete na to. Starobní důchod je primárně sociální dávka. Zásluhovost je až v druhé řadě. A stát nikdy nedosáhne spravedlivé zásluhovosti důchodů, protože na placení vysokých důchodů nemá a není to ani jeho práce. Stát má zaručit sociální jistotu všem svým občanům, kteří to potřebují, nikoliv zvýhodňovat rentiéry či lidi s vysokým majetkem. Senát reaguje správně tím, že kromě 85 let přidává těm, co mají 25 let od přiznání důchodu. To je fajn. Neřeší to ale problém, kterým jsou nízké důchody.

Vláda tento fakt ale řeší jen záplatami, a to ještě ne podle potřebnosti, ale věku.

Premiér Babiš nedávno někde řekl, že na důchody bude. To je správná řeč.

Tento náš návrh zákona tady již delší dobu ve Sněmovně leží a vláda ho odmítá. Tím bychom garantovali všem potřebným důchodcům důchod alespoň ve výši hranice míry chudoby stanovené Evropským statistickým úřadem, Eurostatem. A jak jsem říkal, je to přibližně 12 tisíc čistého.

To by měla být minimální morální laťka, postarat se o ty, kdo si svůj důchod fakticky předplatili či skutečně zasloužili. Takže tady přesně vidíme, jaký je rozdíl mezi slovy a činy, kdy se tady pořád mluví o nějakém navyšování důchodů.

A Poláci s tím dokonce teď se chystá perzekuce Poláků ze strany Evropské komise.

Díky tomu se zdražily i potraviny. Mimo jiné tedy, těch faktorů je víc, pochopitelně. To znamená, díky tomu se nám zdražily potraviny, pečivo, všechno. V podstatě vy jste zpátky těm lidem ty peníze z kapes zase vytáhli.

Ta naše ústavní stížnost právě leží na Ústavním soudu, což je ještě další problém, že přestože tam leží už určitou dobu, tak Ústavní soud nekoná. To znamená, občané dál platí ty předražené ceny elektřiny, předražené ve srovnání s Polskem a Maďarskem, kde vláda zakročila ve prospěch občanů, a to je vlastně ten současný stav ohledně stavu v podstatě, co se týče i seniorů a i životní úrovně v České republice. Je to prostě tristní stav.

A je to obvyklé i v Evropě.

A za šest let, za dlouhých šest let, není na stole žádná důchodová reforma. Nikoliv díky našim narozeným dětem. To je ale tristní stav.

Ale to je prostě moc daleký horizont pro vládu.

To ale myslím, že všichni víme, a skutek samozřejmě utekl. A ta je mimochodem ve většině zemí výrazně vyšší než životní minimum. Nárok na tuto penzi má občan, který splnil nárok na výplatu důchodu, tedy důchodový věk a minimální počet odpracovaných let. To je přesně to, co my navrhujeme také v našem návrhu zákona.

Leží tady. A doufám, že nám dáte šanci ho projednat, abychom si prodiskutovali jeho principy a případně ho také co nejlépe, co nejdříve prosadili.